Co je další problém, je, že podle návrhu nebudou někteří řídící pracovníci jmenováni do funkce pouze na pět let, ale na dobu neurčitou. To v praxi bude znamenat, že pracovník, který neobhájí svůj post ve výběrovém řízení, ve státní službě ale zůstane a stát pro něj bude hledat další umístění, a to až po dobu šesti měsíců, po kterou bude pobírat 80 % svého dosavadního platu. Pokud se pro něj nepodaří najít vhodné umístění, bude od státu dostávat nemalé odstupné. Tato nešťastná formulace v tomto předloženém návrhu bude v praxi znamenat pouze navyšování počtu lidí ve státní službě, které bude stát platit. Rovněž nesouhlasím s rozšířením počtu politických náměstků ministra, což je v praxi jakési povýšení poradců ministra na posty náměstků, samozřejmě ale s platy náměstků a dalšími výhodami, jako je auto, řidič a tak dál, kteří ale podle navrhované změny jednotlivé sekce řídit nebudou, a tudíž jsou prakticky bez podstatné agendy, a hlavně bez odpovědnosti. Toto všechno povede k dalšímu rozšiřování počtu lidí ve státní službě a nesmyslnému navyšování finančních nákladů na ni.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní zatím poslední přihlášená do rozpravy, paní poslankyně Klára Dostálová. Ještě načtu omluvu. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem poslední vystupující. Já bych to skutečně znovu ráda shrnula, ale ještě mi dovolte já jsem nezvolila faktickou poznámku na pana ministra Kupku, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, protože si myslím, že bychom to tady mohli trošičku více rozebrat. To samozřejmě je určitě krok správným směrem, ale má to jedno velké ale. Prostě tím, jak ten zákon byl skutečně šit horkou jehlou, tak by mě fakt zajímalo, jak budete motivovat experty do státní správy, když oni budou vědět, že každých pět let budou přesoutěženi. To znamená, že každá nová politická garnitura teoreticky může samozřejmě tyto experty nahradit jinými experty, a tím, že oni nebudou mít vidinu vlastně nějaké stabilní práce do budoucna, protože to skutečně může být v rozmezí jenom těch pěti let, tak budete mít velké problémy takovéto kapacity do státní správy sehnat. Služební zákon je takzvanou kondicionalitou neboli základní podmínkou pro čerpání evropských fondů. Evropská komise po nás vždycky chtěla, abychom zajistili služebním zákonem tři hlavní principy. První je profesionalizace, druhá je stabilizace a třetí je depolitizace.

Znovu bych vás chtěla požádat, abychom měli rozum a opravdu v dnešní době, kdy tady řešíme obrovské deficity státního rozpočtu, dneska v podstatě jsme znovu povolávali k vyjádření pana ministra Stanjuru, aby nám ty deficity znovu zdůvodnil, tak do této rozjitřené doby schvalovat neomezený počet politických náměstků s auty, dokonce jsme si ty požitky pro náměstky dali přímo do zákona, to znamená, aby měli auta k dispozici a tak dále, přímo to je v zákoně, tak bych znovu opravdu apelovala na náš zdravý rozum, abychom podpořili některé z těch návrhů, které jsme dali. Co má politický náměstek dělat? Znovu upozorňuju, politický náměstek není součástí státní služby. On nemůže nikoho řídit, žádné úředníky, nikoho takového. On skutečně má zastupovat ministra navenek. Kde může takový politický náměstek zastupovat? Na vládě může zastupovat, může mít samozřejmě náměstka pro Sněmovnu, pro Senát, pro aktivity v rámci Evropské unie, to jsou čtyři lidé. Proč tedy neomezeně? Máme ale pozměňovací návrhy, které samozřejmě hovoří o pěti lidech, kteří by mohli zastupovat ministra, dokonce na základě a tady bych chtěla znovu poděkovat panu předkladateli, panu poslanci Bendovi, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, že se jednalo s opozicí, že jsme skutečně ty věci projednávali my jsme dali dokonce návrh, aby političtí náměstci byli vlastně do výše počtu sekcí, protože respektujeme to, že každé ministerstvo je jinak veliké, a že tedy skutečně, když máme vrchní ředitele sekce, už nemáme žádné odborné náměstky, nebo nebudeme mít, tak aby politický náměstek garantoval ministrovi nějakou aktivitu.

Já to vysvětlím mají to například ředitelé škol, všichni starostové to znají. To znamená, že pokud jsem spokojen s ředitelem školy, tak výběrové řízení nevyhlašuji.

Znovu se na to podívejte opravdu zdravým selským rozumem, protože tím, jak jste to připravovali velmi rychle, tak se bohužel nepodařilo vyřešit takzvaný ten jak tomu říkáme všichni ve státní správě slangově bazén. To znamená, co se stane?

Na druhou stranu bych chtěla poděkovat, protože tím, že se vlastně připravil ve spolupráci i pozměňovací návrh právě na tu praxi, aby praxe skutečně byla za posledních patnáct let, nebo se prodloužila lhůta na výběrové řízení na 24 měsíců, to jsou určitě všechno dobré věci. Možná je ale na zvážení, jestli to nestáhnout, rychle nedopracovat automat a řešení toho bazénu jako takového, protože skutečně ty dopady do státního rozpočtu jsou dneska obrovské. Takže ještě jednou prosím, apeluji zvažte, zda do této rozjitřené doby schvalovat neomezený počet politických náměstků. Máte na výběr buď číslo pět, anebo dle počtu sekcí, což si myslím, že je velmi benevolentní návrh, a skutečně, pokud ministr chce mít svého člověka, který mu garantuje nějakým svým odborným úsudkem práci konkrétní sekce, tak výše náměstků do počtu výše sekcí by určitě byla odpovídající. Ale znovu upozorňuju, politický náměstek nemá žádnou odpovědnost vůči státní službě, neřídí vůbec nikoho z těch státních úředníků, je to skutečně kolega pana ministra. Proto si myslím, že neomezený počet je opravdu přes čáru.